Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Teď faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Stanjura, jestli má zájem? Po něm pan poslanec Laudát.

Tak mám prosbu, ať klidně běží rozprava, ale pokud ta porada nebude hotová, abychom poté před hlasováním schůzi přerušili, než skončí ta porada k EIA, protože se chceme zúčastnit hlasování.

Ano, pokusím se to sdělit svému následníku v řízení. Chci navrhnout procedurální návrh, abychom přerušili tento bod na čtvrt hodiny, to znamená do 17 hodin 15 minut, z těch důvodů, které tady uvedl pan kolega Stanjura. Nezlobte se na mě, já nechci jednat pod tlakem, pak sem dobíhat. V případě, že by se to jednání protáhlo, tak prosím potom nechť začnou mluvit ti, kteří jsou přihlášeni, a my se sem snad dostavíme. To je procedurální návrh, o kterém chcete dát hlasovat. Ano. Přivolám naše kolegy z předsálí.

Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 29. Návrh nebyl přijat. S přednostním právem pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče. Takže já děkuji za to, že ukazujete, jak se chováte. Jestli patnáct minut vám nestačí na to, abychom se s panem ministrem Brabcem domluvili, aby ve středu tady nevznikl karambol, nezlobte se na mě, to už ale opravdu přeháníte. Chováte se velmi trapně. A beru si jménem klubu TOP 09 patnáct minut přestávku. A styďte se.